Než budu pokračovat v tomto bodu, přečtu vám další omluvenky.

Vláda předložila návrh na vyslovení souhlasu Sněmovny podle § 109 jednacího řádu Poslanecké sněmovny bez zbytečného odkladu, tak aby umožnila jeho včasné projednání. Prosím, ujměte se slova. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dobrý den dámy a pánové.

Stále však není jasné, jakým způsobem proběhne.

Spojené království, které je čistým plátcem do rozpočtu EU, by dnem vystoupení přestalo do rozpočtu EU přispívat a naopak britští příjemci by přestali být způsobilí pobírat finanční příspěvky.

Návrh nařízení dočasně, to je do konce roku 2019, umožní, aby se Spojené království i po tvrdém brexitu mohlo podílet na financování rozpočtu EU a naopak z něj čerpat stejně, jako by bylo nadále členem EU. Vláda přijala k návrhu nařízení rámcovou pozici, kterou schválila 12. února. Z pohledu České republiky je klíčové, aby Spojené království v maximální míře dostálo svým finančním závazkům z doby svého členství v EU, a proto vláda návrh Komise přivítala. Návrh Komise umožní, aby Spojené království do rozpočtu EU v roce 2019 dále přispívalo, a tím se minimalizovaly dopady brexitu na rozpočty ostatních členských států včetně České republiky.

Ta vyžaduje, aby v souladu s kontrolou principu subsidiarity byly informovány obě komory Parlamentu České republiky. V souladu s jednacími řády Poslanecké sněmovny a Senátu je vláda povinna si předtím, než udělí souhlas v Radě, vyžádat souhlas obou komor Parlamentu České republiky. Proto nyní vláda předkládá návrh uvedeného nařízení Komise oběma komorám Parlamentu k vyslovení předchozího souhlasu tak, aby za Českou republiku mohla toto nařízení v Radě Evropy schválit.